Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve jsem vás teď odhlásila.

Ještě přišla omluva od pana poslance Janulíka Miloslava do 16 hodin z pracovních důvodů.

A já mám samozřejmě k pořadu schůze již přihlášené s přednostním právem, ale protože za dvě, tři minuty bych tuto schůzi měla přerušit, stihneme jenom asi jednu z přihlášek. Je to pan poslanec, předseda klubu KDUČSL Marek Výborný, který je přihlášen. Následuje pan předseda Okamura, ale pokud ten čas není dostatečný, tak to necháme na potom, ale asi to necháme na té čtyřicáté sedmé, na kterou jste také... jo, vnímám to tak, nemáte dostatek času.